Děkuji, pane poslanče. Máme zde tři faktické poznámky.

Chci říct, že si vás velmi vážím, úplně jako každého, kdo je tady v této ctěné Poslanecké sněmovně. Nikoho tady z těchto 199 svých ctěných kolegů neposuzuji podle čehokoliv, nějaké sexuální orientace a tak dále, ale pouze podle toho, jaký spolu máme vztah, a doufám, že máme vztah velmi respektující.

Takže jsem chtěl velmi poděkovat tady za tyto věci. Nechci vůbec žádným způsobem a prosím, nedělejme to, abychom rozdělovali ty lidi ve Sněmovně právě podle sexuální orientace. Naopak. Podle toho, jakým způsobem se k sobě chováme, co všechno máme dělat do budoucna, jaké tady máme vize, to je velmi, velmi důležité. A právě proto já nemohu samozřejmě hlasovat pro redefinici manželství tak, jak je to v tuto chvíli navrženo, protože si vážím i té instituce manželství jako instituce, do které se rodí děti, a já si myslím, že manželství je skutečně o vztahu muže a ženy. Děkuji moc.

Děkuji.

Z mého pohledu krásně zdůvodnil, proč je cesta druhým čtením občanského zákoníku právě tou jednodušší. Jestliže chceme, aby se ten svazek stejnopohlavních párů vlastně choval, až na dvě výjimky, stejně jako manželství, pak je jednodušší v občanském zákoníku říct, co jsou ty dvě výjimky, než kvůli tomu revidovat spoustu mnoho jiných zákonů. Takže za mě, právě to, co Jirka Navrátil říkal, je důvod toho, proč si myslím, že bychom měli posunout novelu občanského zákona do druhého čtení. Je navrženo prodloužení o 60 dnů, tedy dostatečně dlouhá doba na to, abychom si mohli společně ujasnit, které například ty výjimky tam mohou být. Děkuji.

Pokládám za férové, abychom to dnes dokončili. Ano, rozumím.

Poprosím, abyste se přihlásili.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Nejde hlasovací zařízení? V pořádku, děkuji. Vzhledem k tomu, že faktická poznámka není žádná další, nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, tak tímto končím obecnou rozpravu. Nikoliv. Pan zpravodaj? V tuto chvíli tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme hlasovat nejdříve o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, poté případně na zamítnutí.

Ano, můžeme pokračovat? Ještě pan předseda. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Pan předseda ještě?

Jako logicky.

Jestli jsme tedy připraveni, nikdo už nemá nic, co by k tomu dodal, tak v tuto chvíli ještě opakuji, budeme hlasovat zamítnutí předloženého návrhu.

V tuto chvíli tedy budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutí navrhla přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu.

Ano, děkuji. V tuto chvíli tedy přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přijato. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům?